13.

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby se ujal slova a tisk nám uvedl.

Smyslem návrhu novely zákona o léčivech je umožnit využití finančních prostředků na zvláštním účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv odchylně od účelu jejich užití stanoveného v § 112 tohoto zákona. Podle uvedeného ustanovení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv tyto finanční prostředky náleží jako náhrada výdajů za provedení odborných úkonů od subjektů, na jejichž žádost se tyto úkony provádějí, a to tehdy, nelzeli tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů. Předkládaným návrhem zákonem se navrhuje rozšířit účel užití těchto mimorozpočtových finančních prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv zakotvením možnosti jejich jednorázového převodu z jeho zvláštního účtu na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví. Důvodem pro převod těchto finančních prostředků pro potřebu resortu je zejména nabytí účinnosti zákona č. 109/2014 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotním pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění, kterým se zvýšily od 1. července 2014 měsíční platby za státní pojištěnce o 58 korun za měsíc, tj. na 845 korun. Účelem tohoto návrhu bylo navýšení prostředků veřejného zdravotního pojištění tak, aby bylo možno kompenzovat výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v důsledku zrušení regulačních poplatků. Toto opatření představuje dopad na státní rozpočet v letošním roce ve výši cca 4,2 mld. korun. Na pokrytí výše uvedených nároků na státní rozpočet se může Ministerstvo zdravotnictví podílet již pouze zmíněnými mimorozpočtovými prostředky SÚKLu. Proto vláda rozhodla navrhnout novelu zákona o léčivech, který zajistí v letošním roce jednorázový převod těchto prostředků ve výši 1,7 mld. korun do státního rozpočtu. Tato částka byla stanovena tak, aby nezaložila dodatečné požadavky SÚKLu na výdaje ze státního rozpočtu. Tyto poskytnuté finanční prostředky budou účelově vázány a jejich